Takže se ptám: Máme vůbec data, kolik se díky těm dotacím ušetřilo energie a zda jsou ta schémata efektivní v té době drahoty energetické krize? Já jsem obecně poněkud skeptický, že se k té prosperitě prodotujeme. Nemám nic proti těm dotacím, které už tam jsou, ale uvědomme si, že se tady bavíme o dramatickém nárůstu prostředků, které přijdou do Modernizačního fondu v důsledku vysokých cen energie, a budeme tedy hledat další a další dotační příležitosti a slibovat si od toho, že pomůžeme těm rodinám, které jsou energetickou krizí zasaženy.

Zase by mělo zaznít, na co těch 20 miliard korun, které od lidí vybereme na daních, půjde. Budou to další dotace? V programovém prohlášení vlády se vláda zavázala, že bude dopady energetické krize částečně kompenzovat. Současně se zavázala, že se nebude zvyšovat daňová kvóta, ale ta se právě tím zvýšeným výběrem daní na dovezený plyn zvyšuje. Myslím si, že vybrat méně daní je pravicové, není to proinflační, ale naopak by to bylo první opatření, které by střední třídě pomohlo zvládnout energetickou krizi, která dopadla, a současně by jim to pomohlo zvládnout tu drahotu. Zvýšení poptávky, které by to mělo, protože by lidé měli víc peněz peněženkách, by na celkovou bilanci pro člověka, jak na něj dopadá inflace, mělo výrazně menší efekt. Čili pojďme se bavit o tom, jaké parametry by mělo mít řešení, které bude přijatelné a dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva. Jestli to má být bonus na energie, o kterém jsme mluvili, jestli to má být snížení poplatku za obnovitelné zdroje.

A už tady zazněl i nástroj vhodného nastavení operátora, ale je otázka, jestli operátor na trhu s energiemi skutečně může být řešením, které je takto široce dostupné, a jestli to nebude pouze řešení pro nízkopříjmové skupiny. Otázka je, jestli by bylo možné skutečně nahradit celý tento soutěžní segment jakýmsi státním operátorem. Já se domnívám, že o těchto vážných otázkách by se měla vést vážná politická jednání k hledání shody jak v koalici, tak případně s konstruktivní opozicí. Ale po tom, co zde proběhlo včera v Poslanecké sněmovně a co proběhlo dnes ve vystoupeních pana Okamury, já zkrátka nevěřím, že schválení programu této schůze by vedlo ke konstruktivnímu jednání, a velmi mě mrzí taková vystoupení opozice a pana Okamury, která odrazují lidi od toho, aby hlasovali pro jakékoliv další diskuse vedené na podobně populistické úrovni. Děkuji za pozornost a za zvážení různých pohledů na tuto otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Musím reagovat.

Nesmírně si toho vážím.

A hlavní důvod?

Je to tam černé na bílém. A určitě mě nebudete podezírat, že by to Český statistický úřad dělal pro mě nebo pro naši bývalou vládu. A teď další fakta. K tomu zadlužení, kterým se tak oháníte.

A když je respektujete, tak prostě holt kdo splní podmínky, tak tu podporu musí dostat.

Jaká bude ta pomoc? Ale co uděláte vy?

To jsme slyšeli celou kampaň. Ale co teď bude? No, to jsme právě neslyšeli. To jsme neslyšeli.